Paní ministryně byla proti.

Domnívám se také, že toto opatření by mělo být součástí důchodové reformy.

Mohlo by to být součástí důchodové reformy.

Paní ministryně tomu návrhu vyčítala technické nedokonalosti a v tom měla pravdu. To se prostě stane.

Už tam nebyly žádné technické nedostatky.

No dobře. S čím přišla paní ministryně za dalších 13 měsíců dodneška? Plná ústa spravedlivých důchodů, plná ústa o tom, jak ty ženy to mají složité a mají nižší důchody konkrétní návrh? Vůbec nic!

Systémové řešení tisíc korun měsíčně. Je! Jaké jsou náklady? Nevím, kolik by to bylo letos nebo příští rok. Směšné proti dnešnímu stavu veřejných financí, přesto se v tom nestalo ze stran vládní většiny nebo vládní koalice vůbec nic.

Dopodrobna rozebral všechny výhrady paní ministryně, všechny její argumenty vyvrátil a výsledek byl opět jedna velká nula. Máme Komisi pro spravedlivé důchody. Jak dlouho, paní ministryně? Tři roky. Kolik jsme viděli návrhů zákonů? Nic! Jak pravděpodobné je, že přijde včas, abychom tak vážnou věc mohli prodebatovat a najít politickou shodu?

Takže to je jeden návrh, který bychom rádi navrhli a debatovali.

Já to tak úplně nevidím, já to říkám tak, jak to je. Jedno procento hrubé mzdy by mohli ti, kteří platí sociální pojištění, přímo poslat by mohli dobrovolně svému rodiči či prarodiči, který je v penzi.

A nic!

To prostě není fér. Ale co příští rok? V lednu už nebudou mít? To je přece velký problém pro životní náklady všech, a zejména seniorů. Co dělá vláda pro to, aby ta inflace byla nižší? Nic.

Ano, jednorázové je populární. Tomu já rozumím. Těžko se tomu čelí.

A toto prostě není.

Nic! Co uděláte s poměrem průměrné mzdy a průměrného důchodu příští rok? Tady jste se vysmívali, jak to bylo za pravicových vlád, ale byl vyšší. Šest roků byl ekonomický růst, a ten pokles jste nezastavili.

A ta čísla pro vás nedopadnou dobře. Bohužel. Tak pojďte s námi hledat systémové řešení a ne jednorázové. Děkuji. Tak v tom případě s faktickou poznámkou pan poslanec Roman Sklenák. Prosím, máte slovo.

Samozřejmě on má pravdu a měl pravdu v tom, že se za našich vlád snížil ten poměr průměrného důchodu k průměrné mzdě. Ale proč tomu tak je a proč ten poměr byl za vašich vlád lepší? Protože za našich vlád velmi rychle rostou právě ty mzdy a protože průměrné důchody samozřejmě mají určité zpoždění, protože se ta polovina růstu reálných mezd promítá zpětně, tak se to procento snižuje.

Proto já jsem v jednom ze svých předcházejících vystoupení zmiňoval tu kupní sílu, protože to já považuji za možná nejdůležitější pro ty důchodce, prostě co si za ten důchod mohou dovolit. To je to klíčové.